Eviduji žádost o odhlášení, než dám hlasovat, takže vás všechny odhlašuji. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Přivolám kolegy z předsálí. Dávám hlasovat o návrhu na zamítnutí tohoto návrhu. Zahajuji hlasování o návrhu na zamítnutí. Kdo je proti?

Tím končím projednávání tohoto návrhu a také přerušuji dnešní zasedání. Pardon, máme tady ještě kontrolu hlasování, omlouvám se.

Je to v pořádku, takže přerušuji dnešní jednání Poslanecké sněmovny a tuto schůzi do zítřejších devíti hodin ráno.